Debata byla v rozměru jednak humanitárním, protože tam je samozřejmě velmi složitá humanitární situace, takže se mluvilo i o prostředcích a metodách, způsobech, jak pomoci v této oblasti, a zároveň se mluvilo také, jakým způsobem pomoci v oblasti vojenské a jak přímo podpořit Irák tak, aby to bylo v souladu s mezinárodním právem.

Jeden právě ze závěrů konference byl, že je nutné Islámský stát odstřihnout od finančních zdrojů a zabránit dalšímu rekrutování zahraničních bojovníků, kterých jsou tam bohužel tisíce, a je známo také, že tisíce jich bohužel přicházejí také z evropských států, což je na celé té věci samozřejmě ještě velmi závažnější.

Pak se samozřejmě také vracejí zpátky a bohužel je pravděpodobné, že se budou vracet zpátky, a vzhledem k tomu, že onen Islámský stát si vytyčuje za cíl nejen samotné budování obsazeného prostoru v severním Iráku, ale dokonce jeho cílem je budování chalífátu a vlastně i evropské země samotné. Proto zřejmě také není možné zůstat sedět doma, protože nás se to bohužel bezprostředně týká.